Děkuji paní poslankyni Lorencové. S přednostním právem pardon. Ještě faktická poznámka pana místopředsedy Blažka. Já jenom stručná reakce. Problém je v tom, že předmětem činnosti téhle komise není náprava celého světa a všeho špatného, co bylo v policii za posledních nevím kolik let. Nebylo možné, abychom se zabývali úplně vším, co je v policii dobře nebo špatně. Od toho ten orgán za prvé nebyl zřízen a za druhé to není v lidských silách. Nepadalo tam zrovna pozitivně, to je pravda.

S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Řekl to i pan poslanec Chalupa.

Ono se to neprokázalo, ale to ještě neznamená, že se to nestalo. Já dám nějaký příklad.

To, že to nemohu prokázat, to ještě neznamená, že se to nestalo. Moc vás prosím, vzpamatujte se. Jestliže byl někdo osočen, a pokud tedy byl policejní prezident osočen z nějakého nečestného jednání a ministr vnitra byl osočen, tak buď je prokázáno, že se něco takového stalo, anebo se to nestalo. Není možné někoho osočit, dotknout se jeho cti, pověsti, dobrého jména způsobem, který je schopen zničit mu kariéru, a pak místo omluvy říct: Promiňte, ale to, že se to neprokázalo, ještě neznamená, že se to nestalo. Já prostě protestuji proti tomuhle způsobu argumentace. Kdybychom ho přijali, tak nežijeme v civilizovaném a právním státě. Děkuji panu předsedovi. Čtyři faktické poznámky. Pan poslanec Chalupa, pan poslanec Blažek, pan poslanec Hájek, pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Ta zpráva je naprosto jasná. Že my jsme byli ti, kteří to využili v něčem nějak, toto, toto. Přečtěte si tu zprávu a tam skutečně... já nevím, to je filozofická asi debata. Pokud je tady třeba, a teď odhadem, sedm náhod, které se odehrají během tří týdnů, proběhne reorganizace za všech těch aspektů nebo nedodržení různých věcí atd., tak jako se můžu domnívat jako politik, že ty věci nejsou v pořádku. Že neproběhly v pořádku. Jako člen vyšetřovací komise to nemůžu udělat, protože tam mám jiné mantinely a musím se chovat jako člen vyšetřovací komise, který říká, toto jsem ověřil, a toto jsem neověřil. Ale jako politik, který toto ví a který se vyslechl spoustu věcí, tak tvrdím, že ta reorganizace neproběhla tak, jak měla a byla ale zneužita jinou politickou stranou k tomu, aby se zabránilo některým věcem. A to klidně můžu říkat. A to, co se neprokáže, protože na to nemám důkazy... Proč jste nám nedali... Ve Spojených státech se podívejte, jak pracuje vyšetřovací komise, a jak jsme pracovali my. Já to tady nechci napadat. Ale co jsme měli k dispozici?

A já jako politik říkám, že to, co se stalo, bylo špatně. S faktickou poznámkou pan poslanec Blažek.

Tak abych tady nešířil nějaké zprávy, a jemu se omlouvám. Pan poslanec Hájek a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Komárek.

Takže moji horníci, ve Sněmovně jsme zřídili vyšetřovací skupinu, nebo komisi, která řeší podezření, to, že pan Kalousek pije.

Druhý svědek přijde, že ano, vrávorá, ale to má určitě z toho, že je přepracovaný.

Takže my jsme měli právo pouze pravomoci získat informace od svědků.

A je to. Pan poslanec Komárek a jeho faktická poznámka.